Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Takže nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. To se hlasuje, prosím vás, až po přikázání výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je pro?

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nebo výborům? Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Byla bych ráda, aby tento sněmovní tisk byl také přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Máme návrh na to, aby byl tento tisk přikázán také výboru pro veřejnou správu. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu, který tady zazněl. Chápu tedy, že budeme hlasovat o tom jednom jediném návrhu na prodloužení o 20 dnů. Souhlasíte. Zahajuji hlasování. Nefunguje hlasovací zařízení, takže já ukončuji hlasování. Já vás znovu odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Funguje to hlasovací zařízení už? Zahajuji hlasování.

Nefunguje hlasovací zařízení. Já to znovu ukončím.